Prosím, máte slovo.

Takže já bych ještě zmínil některá další témata.

Přitom takový člověk je bezinfekční. Ale na druhou stranu se v zaměstnání nově budou testovat i očkovaní třetí dávkou.